Agentura tu zprávu připravila poměrně pečlivě a zasloužila by si, abychom její práci ocenili tím, že její návrh tady řádně projednáme. Nyní tedy pan poslanec Jan Bauer.

Pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás požádal o jednu změnu v pořadu probíhající schůze. Myslím si, že tento návrh by mohl najít vaši podporu jak na opoziční, tak i vládní straně, protože má své ratio. Navrhuji předřadit rodičovskou, což je sněmovní tisk číslo 490, jako dnešní první superbod, v uvozovkách, dnešního jednacího dne. Aniž bych chtěl jakkoliv snižovat význam a důležitost jednotlivých legislativních norem, ať už vládních, nebo poslaneckých, tak vidím v aktuálním pořadu schůze dva zákony, které já osobně považuji skutečně za klíčové a zásadní, a to z jednoho prostého důvodu. V případě, že budou schváleny oba dva tyto zákony, okamžitě a zásadním způsobem ovlivní každodenní život lidí v ČR.

Z hlediska jejich podpory a procesu projednávání je však mezi nimi opravdu propastní rozdíl. Zatímco u daňových otázek lze ještě očekávat dlouhou debatu nad jednotlivými navrhovanými změnami a politický střet mezi vládou a opozicí, u rodičovské je ta situace diametrálně odlišná. Tady má vláda už od počátku zajištěnou podporu opozice a věřím, že rodiče potěšíme zvýšenou rodičovskou společně bez rozdílu, zda sedíme v parlamentu za vládní, nebo za opoziční stranu. Samozřejmě i ke zvýšení rodičovské proběhne podle mého názoru debata, a to zejména s ohledem na fakt, že z vlády do Sněmovny nakonec doputovala její osekaná varianta, která je pravděpodobně na hraně ústavnosti a dost možná za ní. Z nároků na nově stanovenou částku rodičovského příspěvku totiž vylučuje přibližně kolem dvaceti procent rodin, které měly tu smůlu, že už rodičovskou ve zrychleném režimu vyčerpaly, přestože vychovávají stejně staré dítě s nárokem na podporu jako rodiny, které rodičovský příspěvek stále čerpají. Vůbec ale neplatí, že maminky z takových rodin už jsou automaticky zpátky v práci a vydělávají si. Budeme se muset proto vypořádat ještě s debatou nad jednotlivými pozměňovacími návrhy, které se snaží tento stav napravit a docílit rovnějšímu a spravedlivějšího modelu zvýšení rodičovské, anebo i jiným způsobem korigují.

Rád bych také připomněl, že debata se dost možná omezí nejen na rodičovskou, protože byly podány i dva pozměňující návrhy k úpravě výplaty příspěvku na bydlení a zamezení jeho zneužívání.

Také nad zákonem o státní sociální podpoře nás proto čeká možná ještě dlouhá debata.

Ostatně čekají na to tisíce rodin a maminek. Z tohoto důvodu, jak jsem řekl na začátku, navrhuji předřadit vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, je to sněmovní tisk 490, před dnes první a pevně zařazený bod vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, sněmovní tisk číslo 509. Milé dámy a pánové, já vám předem děkuji za případnou podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost. Je poznamenán.

Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás požádat o dodatečné předřazení tohoto návrhu zákona.

Rád bych ale předeslal, a tím zdůvodnil žádost o předřazení tohoto sněmovního tisku, že není jisté jeho projednání, přičemž se česká vláda k němu kladně vyjádřila už loni v listopadu, takže bezmála rok jsme si na něj neudělali čas. O to víc mě mrzí, mámeli nyní ve velkém spěchu schvalovat daňový balíček, s jehož schválením tato vláda počítá již ve svém návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Jeho podstata je vcelku jednoduchá.